Myslím si, že obslužnost krajů a především obcí bez dohody obou subjektů není možná. Upozorňuji na to, abychom takovéto záležitosti nedělali, a samotnému se mi tento krok vůbec nelíbí. Děkuji za slovo.

Dále mi dovolte, abych zareagovala na některé poznámky, které zde zazněly, a to především na některá slova paní poslankyně Mračkové, prostřednictvím pana předsedajícího.

Nám jde o něco jiného. Jde nám o to, že v důsledku nařízení vlády na zvýšení platů řidičů došlo samozřejmě k navýšení platů řidičů, ale také, jak jste říkala prostřednictvím pana předsedajícího, došlo k tomu, že kraje musely navýšit své rozpočty na výdaje ve veřejné dopravě. A dalším krokem, který přichází zcela pravidelně, je postupné navyšování minimální mzdy a to také dopadá na kraje a v řádu desítek milionů na jednotlivé kraje.

To ale není pravda, protože řidiči jsou v takzvané páté skupině, a znamená to tedy, že navýšíli stát minimální mzdu jako takovou, tak samozřejmě v rámci institutu zaručené mzdy automaticky dochází k navýšení mezd řidičů, to znamená, že automaticky k navýšení výdajů na dopravní obslužnost nejenom krajů, ale samozřejmě také obcí. To znamená, že v současné době se předpokládá, že opět od příštího roku dojde k navýšení minimální mzdy, a to znamená i k navýšení mezd řidičů, tudíž zvýšeným nákladům na dopravní obslužnost. Dále také dochází k tomu, že je poměrně stoupající inflace, která samozřejmě také každým rokem navyšuje automaticky výdaje na veřejnou dopravu.

Samozřejmě souhlasím s tím, aby mzdy řidičů byly navyšovány, protože jinak není možné je udržet, a všichni víme, jaký je nedostatek řidičů.

A poslední věc.

A druhá věc ohledně stanoviska Svazu měst a obcí.

Proto mě překvapuje, že náhle tedy došlo ke změně názoru a máme tady dvě stanoviska, čemuž tedy upřímně nerozumím. Děkuji za pozornost. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi reakci.

Já chápu, ten návrh by byl dobrý pro ten kraj, který si založí vlastní dopravní podnik.

Tak já pořád nevím, na co to bude mít dopad. Že to dostane dopravce. Také děkuji.

Já bych také chtěla umět manipulovat s údaji jako vy, paní poslankyně Mračková prostřednictvím pana předsedajícího.